24.

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství Marian Jurečka.

Navrhuje se zavedení procesu registrace odrůd s úředně uznaným popisem, který představuje jednodušší proces, než je standardní registrace odrůd podle platného zákona o oběhu osiva a sadby.

Tento způsob registrace je méně náročný pro žadatele o registraci těchto odrůd jak z hlediska splnění podmínek registrace, tak z hlediska finanční náročnosti. Nedílnou součástí transpozice jsou též nová ustanovení, která se týkají označování a náležitostí průvodních dokladů, uzavírání obalů, rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků. Ze strany prodejců dochází k nežádoucí záměně sadby česneku podléhající režimu zákona o oběhu osiva a sadby za česnek konzumní. Nastavují se tak jednoznačná pravidla uvádění sadby česneku do oběhu tak, aby kontrolní a dozorový orgán, kterým je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, mohl účinně tento proces kontrolovat a v případě jeho porušení ukládat sankce.

Děkuji za vaši pozornost. Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako tisky 816/1 a 816/2 a já prosím zpravodaje zemědělského výboru, kterým je pan poslanec Josef Kott, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, v tom případě obecnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě. Není zájem. Budeme pokračovat rozpravou podrobnou, kterou otevírám, a prosím pana poslance Kudelu. Pěkné odpoledne, vážené dámy a pánové, pane předsedo, pane ministře, přeji všem krásný den.

V první části reaguji a navrhuji přizpůsobení zákona o oběhu osiva a sadby novému zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Děkuji. Děkuji. Pan poslanec Pavera je to přihláška do rozpravy, nebo faktická? Fakticky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji, pane předsedající, pane předsedo. Dámy a pánové, jenom bych chtěl upozornit, že nemám nic proti návrhu, který tady přednesl pan Petr Kudela v pozměňovacím návrhu.

Takže tady je to typický příklad takzvaných přílepků. Jenom tolik jsem chtěl připomenout. Děkuji. Dále do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Pan zpravodaj? Není tomu tak. Nic hlasovatelného nepadlo, takže v tom případě končím druhé čtení tohoto bodu.